Protože tady zaznělo tohle opakovaně, a je to docela zásadní věc, protože řada z vás jsou starosty nebo místostarosty a tak dále.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já ji mám také jinou.

Protože velmi často se, paní ministryně, stává, že peníze jsou vyplaceny, skončí v kapse spekulantů a nedostanou se tam, kam měly.

Tady vidím ten hlavní zdroj problémů a jenom jsem utvrzen v tom a vyzývám kolegy, abyste podpořili můj návrh na vrácení do druhého čtení. S faktickou poznámkou paní ministryně. Prosím, paní ministryně, vaše dvě minuty. Jenom krátká reakce. To není v naší kompetenci.

Jenom abyste věděl, ale je to napsáno v seznamu opatření.

Myslím, že žádnou takovou pasáž tam nenalezneme.

Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Děkuji, pane místopředsedo. Já se tedy zeptám přímo paní ministryně, jestli hovořila o § 33, který je tam v několika odstavcích, kde zřejmě k tomu kompromisu ve vládě došlo, využití informace, jestli je to ono, co obec vlastně v pravomoci má, protože úřad může a nemusí informace využít.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

To by přineslo určitě více užitku než tady nezávazné stanovisko. Paní ministryně nám řekla, jak bojovala, aby tam zůstala možnost využít informace. Ale s kým, paní ministryně?

Jedině že jste bojovala, že to chcete změkčit. Ale vy jste tady sama sebe vykreslila jako bojovnici za nástroje pro obce.

To si tedy fakt myslím. Ale pojďme zpátky k vážné věci.

Jedna věc sociální šetření a rozhodnutí o tom, jestli člověk má nárok na dávku.

Pak je druhá věc a to je vyplácení dávek.

Pokud v debatě budeme směšovat tyto dvě oblasti, tak si nebudeme rozumět. My, kteří bojujeme za to, aby obce dostaly aspoň nějaký nástroj, chceme říct, že to je první, a vůbec nejsme proti tomu, aby administraci, evidenci, koneckonců jsou to státní peníze, aby to vyplácela státní instituce, v tomto případě úřad práce.

Opravdu by mě to zajímalo, protože já takové starosty neznám.